Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych měl jednak k tomu pozměňováku dotaz jak na paní profesorku, tak i na pana ministra.

Pak to bude stoprocentně fungovat. Já také děkuji. Prosím.

Čili to je potom otázka vyhlášky ministerstva. Děkuji za slovo.

Takže si myslím, že tady je shoda. Já také děkuji. A nyní tedy prosím pan poslanec Kaňkovský do obecné rozpravy. Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové.

Já jsem zde v prvním čtení zmiňoval některé konkrétní výhrady k tomu předloženému návrhu. Ale mohu zde znovu říci, že ten cíl, který sleduje ten návrh zákona, jednoznačně podporuji já i klub KDUČSL. V druhém čtení si dovolím zmínit jenom jednu oblast, kterou jsem se rozhodl řešit pozměňovacím návrhem, ke kterému se posléze přihlásím v podrobné rozpravě.

A já považuji za ne úplně šťastné, aby rodina která samozřejmě přemítá, proč k tomu došlo, a mnohdy se samozřejmě s určitým hněvem obrací i na to zdravotnické zařízení, které aplikovalo očkování, a i když to zdravotnické zařízení v naprosté většině, to bych chtěl zdůraznit, v naprosté většině případů nemá jakoukoliv vinu, nezpůsobilo to žádné chybné chování toho zdravotnického zařízení, tak důvěra mezi rodinou a tím zdravotnickým zařízením je narušena.

K tomu směřuje můj pozměňovací návrh, kdy bych rád, aby to důkazní břemeno zajistilo Ministerstvo zdravotnictví. Vím, že to pro Ministerstvo zdravotnictví bude určitá práce navíc, ale myslím si, že jak pro poškozenou rodinu, tak koneckonců i pro to zdravotnické zařízení to bude postup, který bude méně stresový. A co si budeme namlouvat, i pro ty zdravotníky to není úplně jednoduchá situace. Takže tolik pozměňovací návrh, ke kterému se potom formálně přihlásím v té podrobné rozpravě.

Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Děkuji, pane předsedající.

Vysvětlím důvod.

Je to velmi odborná úzká záležitost. Bohužel nešla paralelně vyhláška se zákonem. A v tomto případě si myslím, že se nejedná o nepodobný problém. A zaznělo to tady od některých mých předřečníků, že některé věci budou muset být řešeny z logiky věci vyhláškami.

Druhá věc, o které bych se chtěl zmínit. Je asi realitou, že část veřejnosti má nedůvěru k očkování. A naší úlohou zdravotníků, naší úlohou poslanců, naší úlohou volených zákonodárců a úlohou Ministerstva zdravotnictví je tu veřejnost přesvědčovat, že ty obavy jsou v mnoha případech liché, neopodstatněné a často dané tím, že informace z doktora googlu nebyly úplně správně pochopeny.

V tomto případě si myslím, že TOP 09 bude podporovat tento zákon a rozumných pozměňovacích návrhů.